Prosím, pane ministře.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedy, k problematice EIA bych rád uvedl, že tento problém, nebo lépe řečeno zákon 39 byl přijat z důvodů, které tady byly mnohokrát zdůvodňovány, a určitě, jak jsem se díval, bude šance, aby se k této záležitosti vrátil kolega Brabec, protože na podobnou záležitost má interpelaci.

Těchto staveb je 104. Je to rozděleno na to, že jsou tam stavby, které ještě nemají územní rozhodnutí, které mají územní rozhodnutí, které mají dokonce i stavební povolení, tento seznam vám samozřejmě dát můžu. Ve velké většině je to seznam, který se týká staveb silničních, železniční jsou ve velké minoritě. Evropská komise po nás požaduje, abychom ty EIA zopakovali.

Ministerstvo dopravy už před 14 dny rozhodlo, že začneme dělat přípravné práce pro ty důležité stavby na zopakování EIA v jedné variantě a ty práce probíhají.

Říct definitivně pro každou konkrétní stavbu, jaký vliv to bude mít, nelze, jde to vždycky stavbu od stavby. Samozřejmě u těch staveb, které už mají dneska těsně před vydáním stavebního povolení a mají územní rozhodnutí, je ten problém větší, nicméně tady je dohoda, že pokud dáme na Ministerstvo životního prostředí podklady, tak oni jsou schopni do šesti měsíců udělat novou EIA. Takže pevně věřím, že přestože to vliv bude mít, tak ten vliv nemusí být tak devastující, že bychom ztratili nějaké prostředky z operačního programu Doprava a že by byl ten problém tak velký, že by se přestalo stavět. Já tedy mám pro vás jeden ten seznam, ten vám předám. Děkuji, prosím pana poslance.

Myslím si, že to bohužel všichni musíme vnímat tak, že to není dobrá zpráva pro stavební sektor. A už vůbec ne pro celou Českou republiku, neboť dopravní stavby potřebujeme vzhledem k potřebě ekonomického rozvoje, ale i ochrany životního prostředí, neboť zejména ty velké a významné stavby nabízejí a přinášejí obojí. Rozuměl jsem tomu správně, že u staveb, které už měly EIA, bude Ministerstvo životního prostředí schopno tu novou EIA zařídit do šesti měsíců? Druhá, zda jste informovali příslušné regiony. Děkuji vám. Děkuji. Prosím, pane ministře. Abych odpověděl konkrétně, vážený pane předsedo, na tu otázku. Je to tak, že pokud předáme, nebo dohoda je taková, že pokud předáme kompletní materiály pro EIA nebo podklady pro EIA, tak Ministerstvo životního prostředí říká, že to za těch šest měsíců zvládne. Problém samozřejmě bude u staveb, které už nemají platnou zprávu o průzkumu životního prostředí, která se musí dělat v jednotlivých ročních obdobích, tak tam bude určitě nutno některé ty studie dodělat, takže to může být faktor, který se prodlouží. Věřím, že to nebude nic tak dramatického. Nebo tam, kde to bude dramatické, tak samozřejmě ten problém je, na druhé straně těch projektů, které jsou blízko EIA nebo blízko stavebnímu povolení, je tam tedy omezené množství, a chtěl bych říct, že u těch projektů, kde jsou už územní rozhodnutí, tak samozřejmě tam je těch podkladů dostatek. Takže to, co nás dneska limituje, jsou ty studie tahové a studie toho, jak vypadá životní prostředí v jednotlivých obdobích. Jinak samozřejmě my informujeme každého, koho se to týká, na pravidelných schůzkách, tak si myslím, že regiony jsou si vědomy toho, jaký ten problém je, tam, kde se jich to týká. Děkuji. Další bude paní poslankyně Adamová a po ní paní poslankyně Kovářová. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych ráda interpelovala nepřítomnou paní ministryni.

Chtěla bych využít toho času a poprosit vás, pane předsedo, jestli byste mohl s panem premiérem promluvit o tom, jaká je tedy účast jednotlivých ministrů na interpelacích, jestli by mohli skutečně začít na interpelace chodit ve větším počtu. Určitě by to uvítali i další kolegové. Děkuji.